Aspoň vidíte, kdo slovo drží. Protože nehlasovat pro svůj vlastní návrh je poměrně komické. Ale říct... Mně to připadá pokrytecké.

Co kdybychom my, nebo já jako člen vlády připravil obdobný materiál, který by ke každému návrhu zákona dal povinnosti pro všechny? Když už se vám zdá, že to diskriminuje někoho. Ale protože je to ministerstvo bez práce, tak si přece nevymyslí nějakou práci, kterou by mohli dělat. To, co říkala bývalá paní ministryně. Já jsem vůbec nerozuměl že Parlament má právo tvořit. Kdo ty zákony má schvalovat? Tak jak by se mohlo stát, že poslanci vlastně neschválí zákon ve tvaru, ve kterém chtějí? To právo jim nemůže nikdo odebrat. Já rozumím tomu, kdyby někdo řekl: Mně se to nelíbí, je to zbytečné, proč bychom těm podnikatelům pomáhali, stejně po nich čtyři roky jdeme, jsou všichni podezřelí, ti, kteří dávají malé mzdy, jsou darebáci, živnostníci jsou parazité atd. Ale pak vytvářet rádoby složité, nejen rádoby, složité právní konstrukce a říkat: My, právníci, v tom vidíme ústavní problém... Tak hlasujte pro, podejte návrh Ústavnímu soudu, a pokud ten bude konstatovat, že to je protiústavní, já říkám za zástupce předkladatelů, že to budeme plně respektovat. Přesvědčila jste ho, aby stáhl podpis pod návrhem zákona, který je podle vašeho názoru protiústavní? Zkusila jste to aspoň ho přesvědčit? Zatím ho nestáhl.

Tak dobře. Jinak mi to přijde jako jedna výmluva za druhou. Nejvíc se toho bojí úředníci, že, pane ministře? Ne? Proklamace.

Velmi silná věta.

To je obecná proklamace. Ta věta nijak nepokračuje, např. článek 3 by mohl být v rozporu s tímto článkem Ústavy, nebo šestá věta článku 2 odst. 2 by mohla být v rozporu.

To je naprosto legitimní věta.